A nyní má slovo pan předseda vlády.

Současně si myslím, že není možné po mně chtít, abych nepřipomněl, že ta úprava, novela uvedených zákonů, je plnění programového prohlášení vlády, protože při jiné interpretaci jsem poslouchal, že bychom neměli dělat nic, co nemáme v programovém prohlášení vlády, tak toto je naopak závazek z programového prohlášení vlády a my se ho snažíme naplnit. A není to nic ani účelového, ani rychlého, ani překvapivého.

Proto návrh zákona také ruší kolektivní odvolatelnost Rady České televize, Českého rozhlasu. To je přece posílení nezávislosti a stability. Přitom, a to je taky důležité k té vaší otázce, přechod na ustanovení návrhu zákona zaručuje, že stávající členové obou rad řádně dokončí svá funkční období. A Senát bude do volby a to je potřeba také říkat, celou tu pravdu do volby členů Rady České televize a Rady Českého rozhlasu zapojen postupně. Kromě té systémové změny obsahuje návrh zákona novou úpravu, ve které chceme zamezit účelovému zakládání subjektů za účelem nominace kandidátů do rad veřejnoprávních médií. Proto je tam navrženo, aby kandidáty na členy rad mohly předkládat pouze takové právnické osoby, které představují zákonem specifikované zájmy společnosti, které existují už nejméně deset let. Návrh zákona projednal garanční volební výbor, doporučil Poslanecké sněmovně schválit vládní návrh zákona, ve znění tří pozměňovacích návrhů, a stanovisko vlády k návrhům volebního výboru tady ukazuje na spolupráci s Poslaneckou sněmovnou.

Naopak, jak jsem zdůraznil, vládní předloha zohledňuje debaty, které tu byly, a přijímá doporučení, které posílí nezávislost České televize a Českého rozhlasu. Ještě se krátce zmíním k tomu, že zvyšujeme počet členů rady. Samozřejmě to zvýšení na osmnáct má několik důvodů. Jeden důvod pochopitelně je, že do toho zapojíme ještě Senát, a Senát do toho bude zapojován postupně. Ale druhý důvod je také velikost instituce, kterou takováto rada kontroluje. Vezměte si, kolik už bylo debat, sporů o Českou televizi, bojů, zápasů o Českou televizi. Je potřeba, aby veřejnost měla jistotu, že tento orgán veřejné služby je správným způsobem kontrolován a funguje tak, jak má. Proto je taky namístě, že takto významná instituce bude mít širší zastoupení odborníků. Pro srovnání, mám tady nějaké údaje ze zahraničí. Děkuji, děkuji, děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Ano, ano, mám. Děkuji, pane premiére.

My jako Poslanecká sněmovna a Senát přijmeme nějakou úpravu pravidel a vytvoříme nějaké nové podmínky pro Radu České televize, přičemž garantujeme to, že zůstanou zachována funkční období členů rady, kteří už byli zvoleni. Bude postupně doplňováno nebo Senát se bude zapojovat do té nominace postupně a je tu nějaký právní rámec, na základě kterého se bude dál postupovat.

Bude to v souladu s právem, nikomu není na základě tohoto návrhu zasahováno do jeho funkčního období, nedochází k žádné změně, která by mohla vyvolávat pochybnosti. Poslanecká sněmovna a Senát přijmou úpravu zákona a podle ní se bude dál postupovat.

Děkuji. Nyní je na řadě pan poslanec Černý a upozorňuju, že interpelace na pana premiéra končí v 16 hodin. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, na začátku května minulého roku nabídla energetická skupina Pavla Tykače vaší vládě levnou elektřinu. Zajímalo mě, v jaké fázi jednání jsou a kdy se předpokládá, že dojde k dohodě. Vy jste mi tehdy odpověděl velmi vyhýbavě, vlastně jste mi ani neodpověděl. Vaše vláda se k této záležitosti nikdy nikde moc nevyjádřila. Generální ředitel Tykačovy energetické společnosti na podzim loňského roku v rozhovoru pro iDNES řekl cituji.